Jednoduše řečeno, chceme zvýšit takzvanou slevu na poplatníka. Chceme podpořit všechny pracující lidi, aby jim zůstalo více peněz v peněženkách.

Cílem našeho návrhu je i náprava naprosto neúnosného stavu, kdy již více než 12 let nebyla většina existujících daňových slev zvýšena, přičemž za stejnou dobu inflace stoupla o více než 20 % a průměrná mzda o více než 50 %. Takže i z tohoto pohledu za této situace nízké daňové slevy pro pracující občany již neplní svůj účel a jejich nastavení je potřeba přizpůsobit aktuálnímu stavu.

A to je skutečně otřesný stav. A my to chceme napravit. A myslím, že teď je vhodný čas náš návrh přijmout.

Současný limit ročních příjmů ve výši 68 tis. korun totiž začínal platit v době, kdy například minimální mzda činila 8 tis. korun měsíčně. Takže se podívejte, jak vláda zaspala. Minimální mzda už je skoro jednou tak vysoká, ale podpora pracujících rodin se v podstatě zvýšila nulově.

A nedala kladné stanovisko!

Samozřejmě by se to týkalo i daňových slev pro pracující invalidy ve všech třech stupních. Tam dokonce navrhujeme zvýšení těchto slev o 100 %, protože zdravotně hendikepované občany je skutečně potřeba na maximum podpořit.

Proto je důležitou cestou ke zlepšení příjmové situace právě i zvýšení daňových slev, což je de facto snížení daně z příjmů svého druhu. Tady bych poznamenal, že hnutí SPD se opakovaně snaží podpořit právě ty nejnižší důchody, ty nejnižší invalidní a starobní důchody.

Protože vláda si neuvědomuje, že za ty důchody, které mají třeba 8 až 10 tis., to jsou ty nejnižší důchody, se prostě nedá vyžít.

Tento krok má za cíl zvýhodnit pracující studenty a také sekundárně částečně pomoci hlavně jejich sociálně a ekonomicky slabším rodičům a rodinám, které některé náklady na studium nebo se studiem spojené sdílejí.

Současně jde i o významné snížení přímé daňové zátěže a zvýšení čistých příjmů pro všechny daňové poplatníky, výrazněji pak pro manžele a rodiny, jelikož manželství a rodina jsou jako klíčové instituty naší společnosti hodny jejich zvláštní ochrany a podpory.

Tady se na to vláda samozřejmě také vykašlala, protože odborníci už dlouhodobě upozorňují, že důchodový systém bude finančně neudržitelný, pakliže nebudeme mít více dětí z pracujících rodin. A občané se bojí mít více dětí, protože se prostě bojí, že je neuživí. A to je opravdu problém.

A tím pádem se řada lidí ocitá v situaci, že si musí někde půjčit.

Zastropovat úroky u spotřebitelských úvěrů.

Teď musíme hlavně zabránit sociálně tomu, aby lidé, kteří jsou v nouzi, protože vláda bohužel odmítá ty návrhy na ekonomickou a sociální pomoc občanům, a ti se dneska dostávají do těch problémů, tak aby si, když už si tedy někdo půjčí, tak aby to nebylo za ty nehorázné lichvářské úroky, což finálně bude opět problém, protože ti lidé a jejich rodiny skončí na sociálních dávkách.